Mně to nedá na to nereagovat. Pane předsedo Kolovratníku vaším prostřednictvím nejste tady tři hodiny. Máte za sebou jedno volební období jako předseda volební komise.

Pan předseda volební komise. To jsem si dal, že jsem s tím návrhem nebo nápadem přišel. Mrzí mě reakce pana kolegy Bartoška. Kolegyně a kolegové, možná jsem nebyl správně pochopen. Já jsem nechtěl žádným způsobem ohnout nebo změnit dohodu, která vznikla, tu citlivou dohodu, která vznikla na volební komisi. Ano, dohodli jsme se, takže místopředsedy dnes nebudeme vyhlašovat.

Koneckonců, jak už bylo citováno panem předsedajícím v souladu s legislativou, nemám od vás, od komise, k tomu v tuto chvíli pověření. Jen na vysvětlení, to byl můj návrh, který jsem vám chtěl dát, kolegyně a kolegové, ke zvážení. Klidně bychom o něm mohli hlasovat a rozhodnout se hlasováním, ale pokud není ta vůle a ty argumenty, které vy říkáte, já jim rozumím, nemám s tím problém a v tom případě beru to, co jsem říkal, zpět a prosím, ať už nezdržujeme další chod Sněmovny, zůstává tedy u toho v tuto chvíli je to i v souladu s usnesením volební komise platí lhůta do 17 hodin na předsedu Poslanecké sněmovny, dále na naplnění mandátového a imunitního výboru a konečně na ověřovatele Sněmovny. Takže se omlouvám a děkuji za trpělivost a pozornost.

Ano. Pokud se do rozpravy nikdo dále nehlásí, tak rozpravu končím.

Desátá, desátá, desátá.